Já děkuji. Samozřejmě vždycky když někde chybí peníze, tak je to otázka kompromisu a vyjednávání mezi těmi, kdo to mají zaplatit.

Kasa je bohužel prázdná.

Byl jsem překvapen reakcí mluvčího Ministerstva obrany. Ten citoval, že pracovníci ministerstva a pan ministr dotčené obce navštívili a tyto obce si o navrácení lesů neřekly.

Podle výpisu z katastru Příbram se z několika parcel stalo několik stovek drobných parcel a nechci říct, jaký s nimi bude asi záměr. Jak je prosím vás možné, že majetky, které tyto obce desítky let vlastnily, jsou najednou v katastrálním registru přepsány na někoho jiného? Občané zmíněných obcí žádají po starostech vysvětlení, proč bylo vrácení jejich historického majetku odmítnuto. Mám informaci, že zastupitelstva zvažují podání trestního oznámení na krádež obecního majetku na Ministerstvo obrany a stát. Vážený pane ministře, žádám vás o zajištění nápravy, tj. vrácení lesů nebo finanční kompenzaci, jak navrhuje uvedený poslanecký návrh. Pan poslanec Ludvík Hovorka není přítomen, tudíž jeho interpelace propadá. Pan poslanec Martin Kolovratník? Taktéž není přítomen, jeho interpelace propadá. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Pokud vím, tak byl poradcem pro oblast sportu vašeho ministerstva. Můžete mi toto prosím potvrdit?

Myslíte si totéž, co si myslím já? Pokud ano a byl skutečně poradce MŠMT, tak bych vás chtěl požádat o informaci, jaká byla jeho měsíční odměna, hodinová sazba, počet odpracovaných hodin v jednotlivých měsících, abychom věděli, kolik státní kasu a veřejný rozpočet pan Březina stál.

Neměl náhodou pan Březina radit paní náměstkyni, která pro výkon agendy sportu neměla dostatečné předpoklady? Děkuji panu poslanci.

Vážený pane ministře, na vašeho předchůdce jsem se obracela s interpelacemi týkajícími se zajištění lékařské péče na venkově. Konkrétně mě zajímala reakce na dopady stárnutí zubních lékařů a řekněme jejich rozmístění. Pan ministr Němeček něco přislíbil podniknout, něco i podnikl, další kroky měly následovat. Ráda bych se po čase zeptala, jak tato opatření hodnotíte, jaké jsou jejich výsledky a případně co dalšího a kdy se chystáte v této oblasti vykonat. Jenom podotýkám, že mě už nezajímají jen zubní lékaři, ale i další poskytovatelé zdravotní péče, protože jak se ukázalo, ten problém je prostě širší. Děkuji za písemnou odpověď. Pan poslanec Antonín Seďa bude interpelovat pana ministra dopravy Dana Ťoka ve věci D49. Prosím, pane poslanče. Máte pravdu.

Údajným důvodem je chráněný křeček polní, na jehož výskyt upozornili ekologičtí aktivisté již před lety. Vážený pane ministře, přesto, že na místě je ekologický dozor, který problémy řeší, také Ministerstvo životního prostředí, které loni výjimku potvrdilo, se k žalobě aktivistů vyjádřilo negativně. Problém je, že předběžné opatření i možné rozhodnutí soudu může posunout zahájení stavby o další rok. Připomínám, že potíže řeší Ředitelství silnic a dálnic i v případě dostavby druhé části dálničního obchvatu Otrokovic. Vážený pane ministře, proto se ptám, jak bude postupovat vaše ministerstvo v případě jak D49, tak obchvatu D55, protože tyto dvě stavby jsou jedny z nejdůležitějších staveb dopravní infrastruktury. Já osobně podporuji ochranu zvířat a životního prostředí, nicméně dnes se hazarduje se zdravím a životy občanů, nehledě na potřebnost rozšíření a zkvalitní dopravní obslužnosti v našem Zlínském kraji. Děkuji za vaše odpovědi. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče. Děkuji.

Přesto existují problémy, které je třeba řešit, a bez potřebných financí se prostě nevyřeší. Ministryně školství žádá posílení rozpočtu vysokých škol, a to konkrétně na financování doktorandů. Podle analýzy České asociace doktorandek a doktorandů se průměrná doba doktorského studia od roku 2002 neustále prodlužuje. Nyní je to pět a půl roku, přičemž řádná doba studia jsou tři, maximálně čtyři roky. Téměř polovina studentů toto studium nedokončí.